Když se podíváte na přílohu jedna k důvodové zprávě, tak vidíte, že jednotlivé procentní podíly, kterými se kraje podílejí na sdílených daních, jsou na šest desetinných míst. To není jen tak.

Hezké dobré odpoledne. S další faktickou poznámkou paní poslankyně Kovářová, poté s přednostním právem pan zpravodaj. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Děkuji za slovo. Já bych ráda reagovala na svého předřečníka. Změnit rozpočtové určení daní, tak jak tomu bylo v případě obcí, trvalo řadu let. Probíhala řada jednání, prováděly se analýzy a teprve poté se stanovila nová kritéria, která odpovídala té době novely po 15 letech od účinnosti zákona. A to si myslím, že platí i v případě tohoto zákona. Jestliže chceme dělat systémové úpravy týkající se krajů, tak to musí být diskuse dlouhá, podpořená analýzami, diskusemi samozřejmě s Asociací krajů a dalšími, a teprve poté je možné dospět k systémovému řešení. Děkuji paní poslankyni Kovářové. Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Rom Kostřica. Omlouvám se. S přednostním právem pan zpravodaj, po něm pan poslanec Kostřica.

Děkuji panu zpravodaji za jeho návrh, zaznamenávám jej. Nyní tedy řádně přihlášený pan poslanec Kostřica. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo.

Děkuji. Děkuji panu poslanci Kostřicovi. Posledním řádně přihlášeným je zatím pan poslanec Petr Bendl. Prosím pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Já jako pamětník, který kdysi právě u reformy veřejné správy byl, když jsme konstruovali jednotlivé příjmy jednotlivých regionů, tak se vždycky říkalo: tuto kompetenci má stát a má na ni takové a takové finanční prostředky, a tak by bylo dobře, aby tento objem finančních prostředků spolu s touto kompetencí na jednotlivé kraje odešly. To považuji za systémové řešení, které prostě říká: ano, milé kraje, postarejte se o střední školy, stát na to měl tolik a tolik, tady na to máte finanční prostředky. Nebo dopravní obslužnost: milé kraje, tady máte na dopravní obslužnost. Že to nakonec nedáte na dopravní obslužnost, což je třeba případ Středočeského kraje, kde se dopravní obslužnost rušila a rozdaly se ty peníze jinak, je věcí toho kterého krajského zastupitelstva. Tohle ovšem není ten případ. Tady ten systém funguje: V koalici jsme se domluvili, dáme sociálním demokratům na jednotlivé kraje dárek, protože je shodou okolností před volbami.

Ale protože je před krajskými, tak prostě ministr financí sice rétoricky tvrdí, že je pravicově orientovaný, ale v podstatě absolutně rezignoval na jakékoliv, řeknu, nějaké využití těchto finančních prostředků. Já si velmi dobře pamatuji, kdy ještě bývalé vlády pomohly jednotlivým krajům právě na dopravní obslužnost, na posílení financí, které šly na železniční dopravu.

Myslím si, že opakuje pan ministr financí a tato vláda chyby, které je škoda, že je dělá. Měl by vždycky říct: tuto kompetenci od vás chceme, milé kraje, jako stát se jí zříkáme a za vámi jdou finanční prostředky.

V minulosti tady bylo něco, co fungovalo takovým tím systémem: jestliže se jednotlivé kraje snaží podpořit aktivity podnikání, mají na to třeba i lepší podmínky, výběr daní v jednotlivých krajích je případně i vyšší, mohla by zde být nějaká motivace pro jednotlivé kraje, aby takovéto aktivity podpořily, aby si uměly spočítat dílem, že se jim třeba něco vrátí.

Nevím za co, ale pochybuji o tom, že to je zadarmo. Děkuji panu poslanci Bendlovi. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Běhounek. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, dámy a pánové, já předpokládám, že kolega přede mnou, kolega Bendl, tři miliardy myslel memorandum. Pokud ne, tak bych rád, kdyby mi mohl potom vysvětlit, co myslel.

Takže prosím, ať si říkáme pravdu. Ptám se, kdo další se hlásí do obecné rozpravy. Pokud nikdo takový není, končím obecnou rozpravu. Ptám se na závěrečné slovo pana ministra. Prosím, pane ministře, máte slovo.

Já bych chtěl všechny ubezpečit, že já nedělám politické rozhodnutí, jak tady o tom mluvil pan Bendl, a nedělám žádné kšefty se sociální demokracií.